Nyní tedy pan poslanec Jandák, připraví se paní poslankyně Kovářová. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já tomu nerozumím. Teď schválně řeknu to, co si myslím, o co tu běží. Opozice nechce přijmout tento zákon, chce zachránit národ, potažmo chce zachránit tuhle vládu, proti které má vystupovat. Je. Jsme v demokratické společnosti. Vy nás varujete před tím Babišem. Dobře.

Určitě vyhrajete.

Víte, takže jsem se poučil a vy byste se taky měli poučit.

Pan ministr hovořil o šaškárně, ale oč tu běží? Ale abychom si to ujasnili.

Zkuste nám říct správné údaje.

Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Laudát s faktickou poznámkou. Připraví se pan předseda Kalousek. Děkuji.

To bylo shození vlády měsíc před koncem předsednictví.

Skutečně takhle to nejde.

A já se obávám, že vy jste personálně vyčistil Ministerstvo financí a z vašeho ministerstva a nebývalo to, pamětníci to potvrdí, zvykem, že speciálně z tohoto ministerstva chodily takovéto legislativní a věcné paskvily do Sněmovny, jako chodí teď. Já nevím, jak chcete dál řídit ministerstvo. V budoucnosti přijdou složité normy, ujíždějí vám už možná i některé evropské implementace, které jsou velmi složité. Uvědomujete si, že můžete tímto chováním a tím stavem instituce, za kterou jste zodpovědný, přivést Českou republiku do chaosu? Já vám také děkuji. Přečtu omluvenky, než vám udělím slovo, pane předsedo.

Prosím, pane předsedo, vaše faktická poznámka. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já myslím, že to vyjádření pana ministra ke studii, kterou Ministerstvo financí zaplatilo, objednalo a zveřejnilo, je dostatečně ilustrující, jak seriózně pracujeme na tomto zákonu. Prosím vás, co tady lžete, říkal pan ministr, to přece neříkáme my jako Ministerstvo financí, to říká nějaká studie, tu objednali kolegové. Když někdo zvorá kontrolní hlášení o DPH, tak to prosím pěkně nezkazil pan ministr, to zkazila jeho Finanční správa.

Vy jste tuto studii objednal, vy jste ji zaplatil a vy jste ji uvolnil veřejnosti, abychom si všichni mohli přečíst nepřesná čísla. Ale na přesné součty snad má ústřední orgán státní správy právo, když za to dává peníze daňových poplatníků. To není studie nějaké firmy, to je studie daňových poplatníků, protože daňoví poplatníci za ni vaším rozhodnutím zaplatili. A pokud jste tenhle paskvil převzali, zaplatili a nereklamovali, tak je to podle mého názoru na hranici trestního stíhání.

Ale to je dobře, pan ministr to myslí dobře! Kolegové! Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Laudát, připraví se pan poslanec Petr Bendl.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl faktickou poznámku na margo kolegy Jandáka, který tady není, váženého kolegy Jandáka. To dilema, zda zachraňovat vládu, nebo nezachraňovat, to už mám vyřešené.

Protože o tuhle vládu nejde.